Děkuji panu poslanci Kováčikovi za dodržení času k faktické poznámce. Děkuji za slovo. Ve stručnosti navážu na pana kolegu Chalupu, na jeho návrh usnesení. Zajímavá je jedna věc. Úplně podobný případ je mediálně takzvaná kauza Rittig, a jak získali státní zástupci důkazy k tomu, jestli k tomu došlo, nebo ne domovními prohlídkami.

Šlachta mu vzkazuje, že chce být policejní prezident.

Nechápu, že se neděje nic. Možná si vzpomenete na usnesení přijatá na základě vyšetřovací komise, kde jsme žádali, aby se některá opatření učinila vůči státním zástupcům. A za co? Nestalo se jim vůbec nic. To znamená, a je to jednoduché, že oni se nehodlají zabývat téměř vůbec ničím, čím by se zabývat měli.

Všechny strany totiž řekly: něco s nimi dělejte. Jediná strana to neřekla hnutí ANO.

Dobré odpoledne všem. Nyní s přednostním právem pan ministr Chvojka. Máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Za prvé prostřednictvím pana předsedajícího, on tady nesedí, na pana kolegu Zlatušku. Já jsem studoval práva, když pan kolega Zlatuška byl rektorem. Dneska po tom, co předvedl, mám chuť vrátit diplom, protože to bylo opravdu nehorázné.

To jenom takhle mimo.

A já si myslím, že my všichni politici víme, protože se bavíme o novinách, jak bohužel Mladá fronta dopadla a jak dopadly Lidové noviny. A předestírám, že ne každého redaktora Lidových novin či Mladé fronty považuji za špatného. Je tam mnoho slušných lidí, kteří si práce, kterou můžou dělat a dělají nezávisle, váží, ale pak je tam mnoho lidí, kteří podle mého názoru pracují na politické zadání.

Nemyslím si, že novinář je nepřítel lidstva, naopak, my potřebujeme novináře a oni potřebují nás.

Ano, mají právo volby, samozřejmě. Někteří si možná myslí, že tím, že tam jsou, to možná nějak zlomí nebo že se nenechají sami osobně zlomit, a píšou dále nezávisle.